Paní poslankyně, ještě než odejdete od mikrofonu, potřebuji upřesnit jednu věc. Váš návrh je procedurální a dám o něm hlasovat bez rozpravy. Každopádně vy chcete, navrhujete prodloužit lhůtu o 30 dnů na 90, ale to lze pouze se souhlasem ministra, jinak sama můžete navrhnout... V tom případě se potom zeptám ministra, zda souhlasí, nebo ne.

Ano, to mám poznamenáno. Vrátit navrhovateli k dopracování. Nyní tedy přivolám kolegyně a kolegy z předsálí, protože jste navrhla procedurální věc, a to je přerušení projednávání tohoto bodu do přítomnosti ministra vnitra. Říkám to dobře? Ano, do přítomnosti pana ministra vnitra. Já si dokonce i myslím, že pan ministr vnitra tady někde je, nebo byl, protože celou dobu tady za námi seděl, takže si dovolím jménem klubu občanských demokratů vyhlásit pětiminutovou přestávku a poprosit kolegy, jestli by bylo možné vyhlásit přestávku. Já vás požádám, zda je možné tuto žádost o přestávku vzít zpět, protože mám na stole omluvenku ministra vnitra. Aha, dobře, tak v tom případě beru žádost o přestávku zpět. Děkuji. Já tedy pro pořádek přečtu omluvy, aby bylo jasné, kdo se omlouvá z dnešního jednání.

Nyní tedy dám hlasovat o procedurálním návrhu. Nejprve ho přečtu. Kdo souhlasí s přerušením projednávání tohoto bodu do přítomnosti ministra vnitra? Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl zamítnut. V tom případě budeme pokračovat v obecné rozpravě. Eviduji faktickou poznámku pana poslance Korteho.

Před dalším hlasováním dám odhlásit, ano. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji. Já mu to nyní vrátím. Zdá se totiž, že on naprosto precizně a kompetentně rozvedl všechny mé námitky, které jsem ve svém příspěvku pouze nastínil. Já mu za to děkuji a Sněmovně sděluji, že jsme se na tom nedomluvili. Děkuji za vaše vyjádření a táži se tedy, zda někdo další se hlásí do obecné rozpravy. Máte slovo.

A jsou dvě možnosti. První je lepší, ta druhá je o něco horší, ale ta první je, že pan ministr odpoví mé kolegyni a uvidíme, zda nás přesvědčí argumenty a obsah těch odpovědí. Pokud se rozhodne nevystoupit, na což má plné právo, a bude si chtít nechat své vystoupení na závěrečné slovo, tak budu muset využít svého práva jako předseda klubu a požádat o přestávku na poradu našeho klubu.

A opravdu věci, které se týkají bezpečnosti by za prvé měly být debatovány důkladně a za druhé, a to je mnohem důležitější, měli bychom se pokusit najít větší shodu než vládní většinu. V otázkách bezpečnosti bych to Prosím, pokračujte. I to, že probíhají vášnivé debaty mezi členy bezpečnostního výboru, případně výboru pro obranu, ukazují na to, že je co debatovat k tomuto zákonu.

Neměli bychom s nástupem každé nové vlády měnit základní zákony vůbec toho, co se týká bezpečnostních složek. Pokud nechce vystoupit, nemusí. Nejsme ve škole, já ho nemám právo ani chuť vyvolávat.

Eviduji dvě faktické poznámky. První má pan poslanec Chalupa, po něm pan poslanec Schwarz. Děkuji za slovo. Já se domnívám a říkám to taky již poněkolikáté. Na odborné diskuse máme výbory. V této Sněmovně v tuto chvíli žádnou diskusí nevyřešíme odborné věci. Na to máme výbor pro obranu, výbor pro bezpečnost, pan ministr určitě rád přijde, určitě rád přijde velitel Vojenské policie, určitě budeme mít prostor věci probrat, vydiskutovat, můžeme si pozvat právníky atd. Tady dnes nic nevydiskutujeme. Proto má Sněmovna výbory, aby ve výborech se tyto věci řešily, a výbory budou informovat Sněmovnu o tom, jak to výbory v odborné pozici, nikoli politické nebo i politické, ale hlavně v odborné, posoudily a doporučí Sněmovně další postup. Já vám také děkuji. První paní poslankyně Černochová, připraví se pan poslanec Ondráček. Víte, kdyby tohleto řekl kdokoli jiný než pan kolega poslanec Chalupa, tak bych mu možná i věřila.

Na to všechno bychom se na podvýboru pro akvizice nebo na výboru pro obranu ptali.